Poslední opatření, o kterých se teď hovoří v Německu a v Rakousku, to znamená o posílení ostrahy mezi Rakouskem, Německem a mezi Rakouskem a Slovinskem by v budoucnu nemělo mít vliv na zhoršení migračního postavení České republiky.

Situace v České republice, jak jsem říkal, je v současné době klidná, od 27. ledna bylo v rámci tranzitní nelegální migrace zajištěno pouze 38 cizinců. Počty osob v zařízení pro zajištění cizinců se pohybují pod stem umístěných, k dnešnímu dni tam nejsou ani žádné děti, to znamená, jsou tam pouze ženy a muži, děti v současné době nemáme v detenci žádné.

Chtěl bych připomenout, že Afghánců žije velké množství mimo své domovy. Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně má doplňující otázku.

Hezký dobrý den, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Pane ministře, vláda nakládá na malé a střední podnikatele postupně čím dál tím víc povinností. Je to předmětem našich debat o povinném hlášení DPH, o EET, podle mých informací i vinařský zákon, tak jak jej schválila vláda, bude mít velmi tvrdý dopad na malé vinaře, ti jsou velmi znechuceni z chování z Ministerstva zemědělství, na to, jakým způsobem vláda schválila tento návrh zákona, který omezuje a bude do budoucna omezovat šanci podnikání zejména malých vinařů. A teď v zákoně antikuřáckém, nebo chceteli v návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, v integrované protidrogové politice se objevují paragrafy, které zakazují prodávat alkohol na řadě veřejných akcí.

V tom zákoně, my jsme si toho původně nevšimli, to je natvrdo napsáno. Natvrdo napsáno. A tak já se chci zeptat, pana ministře, protože nic o dopadech dovnitř sektoru pivařského či vinařského v té důvodové zprávě není, zdali takováto analýza existuje, či nikoliv.

Děkuji panu poslanci Bendlovi. Poprosím pana ministra zemědělství.

Jejich postavení bude daleko lépe a více chránit.

Nicméně chápu ten přesah, o kterém vy hovoříte, do našeho resortu.

Takové informace jsem nezaznamenal. Takže jednoznačně říct, jaké chování bude u spotřebitelů, myslím si, že nikdo není schopen toto přesně definovat. Takže tolik asi moje reakce na to, co vy jste tady interpeloval. Jenom bych polemizoval s tím, co jste říkal, že jsou pouze všechna tato opatření restriktivní, regulatorní, a která zhoršují prostředí podnikání v České republice. Já s vámi principiálně nebudu souhlasit, protože naopak já znám spoustu provozovatelů provozoven, restaurací a pohostinství, kteří za mnou chodí a říkají, jak já mám podnikat, když dělám poctivě veškeré účetnictví, všechno řádně tomuto státu daním a mám o x desítek metrů vedle sebe konkurenci, kde prokazatelně vím, že tomu tak není.

Takže potom je to otázka toho, že stát musí umět nastavit nějaké nástroje, které povedou k tomu, aby se podnikatelské prostředí kultivovalo, aby se podnikatelé chovali férově vůči sobě samotným a vůči státu, protože zákony hovoří jasně.

Děkuji za pozornost.

Stát není schopen ochránit ani mail pana premiéra, natož pochybuji, že bude schopen ochránit data, která budou všichni podnikatelé posílat do jednoho datového centra. O tom jsem hluboce přesvědčen. A pro ty z vás, kteří nevěří tomu, co jsem tady říkal, tak vám jenom odcituji část toho zákona, protože mám strašně málo času.

A to bych tady mohl citovat další a další, protože na pouti už si nekoupíte vůbec nic skoro.